Jak jsem se tady snažil včera zdůraznit, a už jste mě mnozí neposlouchali, tak zákon o státní službě říká, že u těchto úředníků, jejichž kompetence je pod vládou, vybere generální ředitel státní služby, fakticky, protože má komisi dva na dva, kde rozhodující hlas má jeho člen, a toto předloží vládě, respektive předseda vlády předloží vládě, a vláda to musí schválit.

Já nevím, jestli to fakt někdo dočetl, a jsem strašně zvědav, co se stane v okamžiku a ptal jsem se na to včera a ptám se na to znovu dnes a ptám se na to stejně tak předkladatele jako předsedy vlády , co se stane, až generální ředitel předloží některého z těchto vyjmenovaných úředníků vládě a ve vládě se prostě většina nenajde.

Jaký bude výsledek? Nebo bude někdo předkládat druhé jméno ze seznamu?

Já si nedokážu představit svéprávnou vládu, která by na tohle přistoupila.

Zajímavé, vypadá to nevinně, až na to, že se v přechodných ustanoveních k nabytí účinnosti tohoto zákona ruší správy chráněných krajinných oblastí jako orgány ochrany přírody vykonávající státní správu ve znění účinném přede dnem účinnosti tohoto zákona a zanikají. Spadají někam zřejmě pod agenturu. Ale jak je možné, že vám do toho někdo propašuje takovouto změnu, která přece možná souvisí se zákonem o státní službě?

A kam? Pánové, vy to víte?

Tento zákon říká, že předseda rady je orgánem podle zákona o státní službě, který je jmenován touto radou, a vypadá to, jako by měl mít kompetenci vůči svému úřadu.

Najednou to není ředitel, šéf rady, najednou je to znovu toto generální ředitelství, které má ten úřednický aparát Rady pro rozhlasové a televizní vysílání mít pod kontrolou. Kam to směřujeme?

Ve všech ostatních správních orgánech, které tam jsou, vždycky když ředitel je nezávislý, on je služebním orgánem.

Kdo to vymyslel? Já nevím. Jsou to předkladatelé, je to někdo jiný na úrovni vlády? Děkuji za pozornost.

My se známe nějakou dobu a optimismus, že se dočká pan poslanec odpovědi, mě úplně fascinoval. A já ti, Marku, prostřednictvím pana předsedajícího, řeknu jedno tajemství, které asi nevíš.

Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Já musím lehce zareagovat na kolegu předřečníka Marka Bendu.

Děkuji. Pan poslanec Benda. Takže s faktickou poznámkou. Panu kolegovi Zemkovi, kterého si velmi vážím. Já jsem říkal, že o tom věcně nic nevím.

A v celé Sněmovně to ví jenom Václav Zemek. To přece není možné, tímto způsobem tvořit zákony! V tento moment neeviduji nikoho, kdo je přihlášen do obecné rozpravy. Tak máte slovo, pane poslanče. Řádná přihláška? Řádná přihláška.

Ale to mlčení včera jsme přešli, dobře, ale udělat to u každého zákona, tak si nemyslím, že je to ta správná metoda.

Děkuji. Děkuji za slovo. Pokud včera jsme projednávali zákon 11 hodin a vy mluvíte o tom, že tady jsme přecházeli mlčením, tak asi jsme asi každý byli na jiné schůzi. My samozřejmě nenavrhujeme, abychom schválili tento zákon ve zkráceném projednávání. Tisk bude postoupen do výborů, ty jej budou projednávat a samozřejmě že diskuse se povede.